Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Je to druhé čtení. Je to skutečně záležitost na 15 minut. Prosím o podporu tak, abychom mohli ten tisk už doprojednat. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jde o transformaci na komplexní centra podpory péče pro rodiny dětí s postižením a také o možnost úpravy kojeneckých ústavů.

Ano, děkuji vám.

Nehlásí. Budeme tedy hlasovat. Upozorňuji na to, že pan poslanec Venhoda hlasuje s náhradní kartou číslo 11. Pan předseda Vondráček hlasuje s náhradní kartou číslo 21. Zazněla řada návrhů.

Já asi, pokud nebudou námitky, dám nejprve hlasovat o protinávrhu pana předsedy Michálka, a pak uvidíme, jak hlasování dopadne.

Je tu žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Jsme připraveni na hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 83, přihlášeno 137 poslanců, pro 31, proti 1. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Vondráčka, a to, abychom po bodu 512 zařadili bod číslo 2 a poté body 20 a 21. Mohu dát hlasovat společně, nebo je žádost o oddělené hlasování? Odděleně, dobře. Takže nejprve hlasujeme o zařazení bodu číslo 2 jako druhého bodu dnešního jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 84, přihlášeno 137 poslanců, pro 66, proti 35. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále se musíme hlasováním vyrovnat s návrhem pana předsedy Chvojky a ten zněl tak, abychom jsou tam dvě varianty.

Jako první bod dnešního jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat tu druhou možnost, kterou navrhl pan předseda Chvojka a to je, aby tento bod byl zařazen zítra jako první bod našeho jednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 87, přihlášeno 139 poslanců, pro 66, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Poslední návrh, o kterém budeme hlasovat, je návrh paní poslankyně Richterové.

Bylo to tak, paní poslankyně? Ano, jako první bod zítřejšího jednání. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 89, přihlášeno 140 poslanců, pro 47, proti 5. Návrh nebyl přijat. To byly všechny návrhy na změnu pořadu schůze, o kterých jsme měli hlasovat. Budeme tedy pokračovat tak, že se budeme zabývat bodem číslo 512.

S přednostním právem ještě vystoupí paní ministryně Jana Maláčová, pak vás seznámím s omluvami. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

Takže skutečně apeluji na to, abychom zítra všichni pro to hlasovali tak, aby se to vše stihlo tak, jak má. Děkuji. Nyní omluvy. Pan poslanec Pávek ruší svoji omluvu, je přítomen.